Pan poslanec Komárek. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že dlouhá řada se zkrátila. Já si jen dovolím vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Stanjuru, který říkal bohužel ne zcela přesně, že já jsem odvedl debatu od Kjótského protokolu. Já jsem si pouze dovolil opravit chybné tvrzení pana předsedy poslaneckého klubu Kalouska, že tady jednáme o nějakém důležitém zákonu, což on řekl. Není to pravda, jednáme tu pouze o výroku pana ministra obrany. A já bych teďka, když pan Stanjura mluvil o mé mediální minulosti, tohle to využil jako upoutávku na návrh poslanců ANO, kteří chtějí, aby byl do diskusí v parlamentu vnesen určitý řád, tak jak je to ve většině parlamentů vyspělého světa. Děkuji a předpokládám, že pan Kalousek své chybné tvrzení opraví. Ano. S faktickou pan poslanec Kalousek.

Děkuji za slovo.

Věru ne! A s tím souvisí výrok pana ministra obrany a s tím souvisí naše znepokojení. My už nechceme být zotročeni podruhé! Pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Blažek, pan poslanec Komárek. Stále faktické poznámky. Já se přiznám, že nejsem tak mediálně obratný jako pan poslanec Komárek, takže žádnou anonci nemám, o tom, co říká hnutí ANO. Já si překládám vaše slova tak, že když využijete práva veta vy, tak je to v pořádku, když je využije opozice, tak to kazí tu dobrou práci. Tak zkuste. Tak nevyčítejte nám.